A já bych byl velmi nerad, kdyby tato debata měla sklouznout zase zpátky k debatě o očkování. Zůstáváme pouze u toho, že je to restriktivní a šikanózní přístup státu v případě, že nějaké dítě není třeba kompletně proočkováno, tak ho vyřazovat z toho kolektivu na straně jedné, tam kde je ta účast možná a dobrovolná, ale pak ho nutíme, aby chodilo do školy, kde vlastně stejně s těmi ostatními dětmi tráví veškerý čas, a tam je jeho docházka povinná.

Prosím, máte slovo.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jenom velmi stručně, protože posledně, ve druhém čtení, jsem shrnovala ty nelogičnosti, kde vlastně potom proběhla debata na zdravotním výboru.

A druhá věc. Nejsou úplně kapacitně v pořádku některá očkovací centra.

Takže tolik jenom jaksi dodatek k té dnešní debatě. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova. Pan ministr nemá, paní zpravodajka také ne. Já prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování.

Máte slovo, paní zpravodajko. Děkuji za slovo.

A tam jsme schválili: Za prvé hlasovat návrhy legislativně technických úprav. Ty byly načteny.

A potom samozřejmě hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Děkuji. Zazněl návrh procedury. Hlásí se někdo s protinávrhem? Hlásí se pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já si dovolím navrhnout tu drobnou avizovanou změnu procedury, a sice abychom první hlasovali o bodu E2 a poté o bodu E1.